Nám vadí především to, že ten zákon zhoršuje podmínky k podnikání celé řady lidí a v praxi nebude fungovat. Kdyby to byla jen nějaká parametrická úprava, kde se neshodneme o nějaké výši dávek nebo daní, kde se ale nikomu nezasahuje do života a do podnikání. Ale protože tento zákon negativně ovlivní statisíce lidí, myslím si, že je namístě velmi podrobně uvádět argumenty proti tomuto zákonu a upozorňovat na daleko důležitější problémy této země, na které kvůli tomu, že vláda se na sílu snaží třetí a čtvrtou vlnu EET zavést, nemáme čas a kapacitu.

Co je navíc, ti živnostníci, kteří třeba kvůli tomu skončí, nebudou dělat ty služby.

Čekal bych, že ve chvíli, kdy na sílu prošla první a druhá vlna, a na rozdíl od té třetí a čtvrté obstála u Ústavního soudu, a zdůrazňuji, že třetí a čtvrtá vlna neobstála u Ústavního soudu, tak že v této situaci vláda tedy udělá aspoň něco pro ty podniky, které jsou teď tou první a druhou vlnou zatíženy. Očekával bych, že Ministerstvo financí bude vytvářet software, který zjednoduší účetnictví firmám, které mají EET, že například bude možné napojit si daňovou evidenci na EET nebo účetnictví na EET, že vláda k tomu nechá dodat software a těm provozovatelům, kteří EET mají, nějakým způsobem zjednoduší život. Tady se šlo cestou represe, prostě všichni musí plošně zavést EET zařízení, ale není v tom absolutně žádný benefit pro ty provozovatele ze strany ministerstva.

Byrokracie razantně narostla, ale přitom vůbec neproběhly žádné kroky, které by zase dávaly něco na oplátku, nějakou pomoc, zjednodušení daní, zjednodušení placení daní. Typický příklad je, že vláda zrušila projekt společného inkasního místa pro sociální pojištění a daně.

Vůbec nepočítá s integrací sociálního pojištění. Takže tady máme několik tisíc úředníků, kteří vybírají daně z příjmu, několik tisíc úředníků, kteří vybírají sociální pojištění. Místo toho, aby se ta agenda sjednotila a ušetřily se peníze, tak to vláda není schopná za tři roky vůbec realizovat, přestože už v roce 2016 měl ten zákon vstoupit v účinnost. Místo toho tady zavádí opatření, které stovkám tisíc lidí znepříjemní život. Stručně teď projdu několik okruhů, oblastí, kde podle mě by vláda měla vyvinout daleko větší úsilí, než vyvíjí, a až poté, co to udělá, má podle mě smysl se bavit o EET, které, přiznejme si to, je v celkovém objemu státního rozpočtu zcela marginální. Okruh číslo jedna: zveřejňování smluv. Stále je zaseknutý ve druhém čtení. Koalice ho opakovaně obstruuje. A tady se bavíme o miliardách a stamiliardách veřejných peněz, které jsou bez kontroly.

Tohle se děje v České republice. Andrej Babiš to má na odpovědnost.

Já vás přeruším na chvíli, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid. Je tu příliš velký hluk na to, abychom mohli pokračovat. Děkuji vám.